Já se k tomu dostanu, prosím vás... Já řeknu návrh bodu, já nemám povinnost ho říkat na úvod. Já ho můžu říct, ten název bodu, až na konci svého vystoupení.

Takže vy sem lákáte ty uprchlíky trojnásobně vyšší dávkou, než má Polsko a Slovensko. I Maďarsko má podle mých informací nižší tu dávku.